A já mám takový pocit, že si nejsem vědom, že by ty prostředky nedoputovaly těm školám, ale přiznám se, že vám to nedokážu říct úplně přesně, raději to ještě ověřím a potvrdím vám to.

Doufejme, že to tak není. Není tomu tak.

Tak ještě jednou dobrý den, dámy a pánové. Dá se říct, že tuto otázku už jsem položil panu premiérovi, ale byl bych rád, kdybyste se k tomu vyjádřil písemnou formou i vy. Jedná se tedy o to, zda Česká republika a kdy odstoupí od systému emisních povolenek. Je to z toho důvodu, že tyto emisní povolenky v podstatě neslouží svému účelu, ale obchodují se kdesi na burze a slouží pouze spekulantům k pěknému výdělku.

A potom, když si to potřebuje výrobce energie koupit, anebo nějaká firma, která vyrábí nějaké zboží, které je zatíženo touto ekologickou daní, tak je musí kupovat za násobně větší prostředky, samozřejmě to promítá potom do svých výrobků a samozřejmě to zdražuje i elektrickou energii, plyn a podobně.

Nebo my si to dokážeme představit, ale mám pocit, že vláda si to nedokáže představit. Děkuji.

A podle mých informací je dohoda mezi předsedy poslaneckých klubů, že po ústních interpelacích nebudeme dál dnes pokračovat, čili končím tento jednací den a potkáme se opětovně zítra, kdy bude naše schůze pokračovat, tedy v pátek v 9 hodin.